Pan profesor Mejstřík připojuje i tabulku

Tento fakt podporují i aktuální statistická data. Zase bych tady zmínil jistý politický kontext. Vy tady vedete úpornou bitvu, teď mám na mysli vládní koalici, abyste říkali lidem, kdy si mají chodit nakupovat do obchodů nad 200 metrů čtverečních, či nikoliv.

Tady byste asi měli naši podporu, nicméně chtělo by to analýzu, zda se nepřenese hazard do jiného segmentu. A myslím si, že občané mají právo nakupovat, ale mohli by si odpustit, alespoň jejich část, hazard o víkendech.

Pokračuji ve stati pana profesora Mejstříka.

Vzhledem k tomu, že tady zjevně není zájem o tato čísla, vyjdu vám vstříc a tu tabulku přeskočím s tím, že máte možnost si tuto stať pořídit. Budu tedy pokračovat dále. Jenom komentář k té tabulce nebo závěry.

Už jsem tady na problematiku šedé zóny upozorňoval a doufám, že tedy platí ubezpečení paní Hornochové, že cokoliv do Sněmovny přijde, je promyšleno, bude to fungovat a budoucnost bude jenom růžová. Pokračuji dále. Stále pokračující přesun hráčů na internet ve spojitosti s nedostatečnou eliminací šedé zóny, či dokonce s opatřeními vedoucími ke zvýšení podílu šedé zóny mohou mít za nechtěný následek prohloubení společenského problému spojeného s hazardním hraním.

Pokud by jediným cílem bylo zvýšení výběru prostředků do státního rozpočtu, pak se zvyšování daňové sazby obecně jeví jako logické opatření až do dosažení bodu zlomu na tzv. Lafferově křivce.

Přímým důsledkem tohoto nechtěného dopadu je pak nižší než očekávaný příjem státní pokladny. Zároveň klesá možnost monitoringu a snižování společenských nákladů spojených se vznikem patologického hráčství u rizikových osob. Pokud je cílem snížení společenských nákladů spojených s patologickým hráčstvím, pak by bylo třeba regulaci upravit tak, aby vedla k celkové změně struktury trhu ve prospěch méně rizikových her a snížení podílu šedé zóny jednak z důvodu možnosti lepšího paternalistického dohledu státu nad rizikovým hráčstvím, tak z hlediska eliminací daňových úniků. Já bych požádal pana místopředsedu klubu TOP 09 prostřednictvím předsedajícího, aby svoje nápady na omezení demokratické diskuse ve Sněmovně řešili mimo jednací dobu Sněmovny.

Prosím, pokračujte, pane poslanče. Já se omlouvám, ale když tady ruší, tak potom samozřejmě ztrácím nit.

Tolik omluvy, které došly, ale ještě nejsou zařazeny mezi omluvami, které byly načteny. Děkuji za slovo. Jenom na odlehčení, protože chápu, že problematika hazardu je velice složitá a jednání dnes bylo únavné.

Takže mně se povedlo v menším sice, ale něco obdobného.